Děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Komárka.

Čili milý kolego Jandáku, jsme trestáni za našeho bývalého kolegu, který byl přichycen s krabicí s podivným vínem, za našeho dalšího bývalého kolegu, který se skutečným vínem opil tak, až spadl ze schodů. Za našeho bývalého kolegu, shodou okolností také premiéra vlády této země, který si koupil byt za peníze, které nedokázal vysvětlit. Jsme trestáni za jiného našeho bývalého kolegu, shodou okolností taktéž premiéra této země, protože mandát není klouzavý, který si za státní peníze živil na svém úřadě milenku a sledoval vlastní manželku pomocí této milenky. Těch příkladů zdaleka není většina. Možná to není ani desetina, jsou to ale bohužel příklady tak křiklavé, že jsme za ně od lidí trestáni obávám se, že bohužel právem. Děkuji.

Ale bylo to přece úplně jinak. Uzavřeli jsme dohodu uvnitř Poslanecké sněmovny, všech sedm poslaneckých klubů, s vědomím premiéra. Ta dohoda měla dvě části procedurální, kde uhnula opozice, nevyužila svých práv, a obsahovou, kde jsme se shodli. Neříkám, že někdo někomu uhnul. My jsme svoji část splnili, premiér a předseda klubu socdem nás podvedli, protože svoji část dohody plnit nechtějí.

Pak si to z nějakých důvodů rozmyslel, pak měl plno řečí, mediálních výstupů! Teď tu není. Paní ministryně radši neřekne nic, protože co bychom k tomu bodu říkali?

No to jsem ještě nezažil teda!

Děkuji.

Takže z toho důvodu výbor pro veřejnou správu se tímto nezabýval.

Děkuji za vysvětlení, už jsem to pochopil.

Děkuji za vysvětlení. Děkuji. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Hamáčka, pana poslance Miholu a paní navrhovatelku, pana poslance Okamuru.

Je to můj pokus situaci řešit systémově a jednou provždy a tak, aby ono navýšení nepřekročilo pro příští rok 3,5 %.

Myslím si, že to je rozumný kompromisní návrh, který tu situaci vyřeší jednou provždy. Nemám radost z té situaci, ale role předsedy Sněmovny není jenom o věcech veselých.

Děkuji.

Vážená paní předsedající, vážení kolegové, dovoluji si načíst pozměňovací návrh, který je veden v systému pod číslem 1722.

A ještě si dovoluji načíst to v systému není doprovodné usnesení číslo 87, a to že Poslanecká sněmovna ukládá vládě České republiky vytvořit pracovní skupinu složenou ze zástupců tripartity, poslaneckých a senátorských klubů , Asociace krajů a Svazu měst a obcí pro vytvoření návrhu pravidel pro odměňování ústavních činitelů a představitelů regionální a municipální správy. Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Kováčika, poté se připraví řádně přihlášený pan poslanec Okamura a poté pan poslanec Kalousek. Jenom bych chtěl poprosit prostřednictvím paní předsedající pana kolegu Miholu, jestli by nezvážil v tom návrhu usnesení, který je velmi podobný tomu, který jsem tady citoval ve své předcházející řeči, a který, jak mi vyčinili kolegyně a kolegové, jsem ne dosti silně oznámil, že je z pera Komunistické strany Čech a Moravy, jestli by pan kolega nezvážil přece jenom tu formulaci trošku změnit. Poslanecká sněmovna nemůže ukládat vládě České republiky, může požádat vládu České republiky. A ta formulace by tam tedy měla být Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky.